Zařazena je též informace o postupu privatizace a stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech za rok 2015.

Týká se financování projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

Pozitivně na schodek působily jak úspory běžných výdajů rozpočtu, tak i překročení daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení. Překročení kapitálových výdajů bylo pokryto, nároky pak příznivě ovlivnilo růst ekonomiky a zaměstnanost.(?)

Děkuji za pozornost. Rozpočtový výbor projednal za účasti zpravodajů usnesení výborů k tomuto materiálu. Usnesení rozpočtového výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 800/1. Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu projednal kontrolní výbor a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 800/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Václav Votava, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, rád bych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru č. 491 ze dne 22. června 2016 k návrhu státního závěrečného účtu České republiky na rok 2015.

Já myslím, že ne.

a) všechny výbory doporučily

b) výbor pro zdravotnictví nad to žádá Ministerstvo zdravotnictví o úpravu a zjednodušení podmínek pro čerpání prostředků na specializační vzdělávání lékařů a nelékařů tak, aby prostředky každoročně vyčleněné na rezidenční místa mohly být efektivně vyčerpány s termínem umožňujícím čerpání podle nových pravidel již na rok 2017,

dále po projednání všech kapitol a vládního návrhu státního závěrečného účtu jako celku (sněmovní tisk 800) včetně vládního návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k státnímu závěrečnému účtu doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

B. projednala státní závěrečný účet současně se stanoviskem Nejvyššího kontrolního úřadu k němu ve společné rozpravě, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Ještě jednou se omlouvám, že jsem neuváděl jednotlivá čísla. Jsou uvedena samozřejmě v usnesení rozpočtového výboru. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní prosím, aby nás o jednání kontrolního výboru informoval zpravodaj poslanec Vladimír Koníček. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se stanoviskem Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 zabýval na své 38. schůzi dne 7. září 2016 a přijal usnesení, ve kterém vzal na vědomí toto stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu a požádal ministra financí, aby do 14. 10. 2016 předložil kontrolnímu výboru přijatá a připravovaná nápravná opatření ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015. Na kontrolní výbor přišlo šestnáct stran vyjádření Ministerstva financí. Takže NKÚ doporučuje, aby se organizační složky státu disponující dostatečným stavem nároků z nespotřebovaných, neprofilujících výdajů přednostně snažily čerpat nároky z nespotřebovaných výdajů před použitím prostředků z vládní rozpočtové rezervy. NKÚ doporučuje, aby se vláda, Poslanecká sněmovna a Ministerstvo financí intenzivněji zabývaly tím, zda je účel prostředků uvolňovaných z vládní rozpočtové rezervy v souladu s účelem, který vymezují rozpočtová pravidla. Nápravné opatření Ministerstva financí: souhlas s názorem NKÚ. Toť vše.